Děkuji paní poslankyni Radce Maxové. Ano, pan poslanec Zbyněk Stanjura se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Ještě než vám dám slovo, opět požádám sněmovnu o klid. Je pátek dopoledne, hlasujeme ve třetím čtení a prosím tedy, abyste věnovali potřebnou pozornost těm návrhům a vystoupením, případné debaty o jiných tématech přenesli do předsálí. Máte slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, teď budu mluvit k těm, kteří sedí od této druhé řady směrem doprava z mého pohledu. K levicovým poslancům v této chvíli nemluvím, protože ti milují sociální dávky a chtějí zavést další, úplně novou. Ale nás ostatních je tady dost k tomu, aby nová sociální dávka nevznikla. Pokud si přečtete to velmi slabé zdůvodnění, proč ji máme zavést, tak musíte podpořit můj pozměňovací návrh. Žádný racionální důvod k tomu není, žádná situace v rodinách se nezlepší, vyrobíme zase problém zejména malým zaměstnavatelům, těm, kteří mají jenom několik úvazků, pravděpodobně zvýšíme počet dnů, kdy jejich zaměstnanec nebude v práci, zatížíme státní rozpočet přibližně částkou 750 až 800 mil. korun ročně, což je za volební období přes 3 mld.

Víte, že dlouhodobý problém českého státního rozpočtu je neúměrně vysoká výše mandatorních, to znamená povinných výdajů, a chystáte se někteří z vás zvýšit mandatorní výdaje. A zkušenost, politická zkušenost říká, že je mnohem jednodušší zavést novou dávku než ji poté zrušit. Ještě to můžeme zastavit, ještě můžeme smysluplně debatovat, jak podpořit rodiny s dětmi třeba tou částkou 800 mil. korun jinak než nárokovou, povinnou sociální dávkou.

Poslanecká sněmovna zvýšila mandatorní výdaje zhruba o 80 mld. korun ročně. Když čtu plány paní ministryně, co všechno chce ještě udělat, jaké peníze chce ještě utratit, tak nevím, kde to skončí. Tak to zkusme zarazit hned teď, pak i paní ministryně pochopí, že už nebude chodit se zvyšováním sociálních dávek v tomto volebním období. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Mám dvě přihlášky, faktickou poznámku pana poslance Opálky a přednostní právo pana předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych jenom, ať se pohybujeme ve správných kategoriích, co to vlastně je sociální dávka. Tady jde o nárok z pojištění, které je hrazeno ze mzdy, a tam jsme tedy v převisu, dlouhodobě nečerpáme, čili je tam přebytek. Prostě je to nárok z nemocenského pojištění, který je obvyklý v řadě zemí Evropské unie, a myslím si, že je to na podporu mladých rodin a na podporu porodnosti a v tomto poslanecký klub KSČM problém nemá. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je tady nesmírný hluk a já neslyším, co říkáte, a potom těžko mohu reagovat na případné procedurální návrhy.

A pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Můžeme tedy pokračovat. Nemáte. Prosím, máte slovo, paní zpravodajko. Dámy a pánové, já bych si vám dovolila navrhnout proceduru, tak jak byla schválena v garančním výboru a je uvedena v usnesení 243. Návrh na zamítnutí podán nebyl. Legislativně technické úpravy podány také nebyly, pokud by byly, ty bychom hlasovali jako první. Jako první by to byl návrh Můžeme se už věnovat proceduře hlasování, paní kolegyně, páni kolegové? Děkuji, pokračujte. Na závěr bychom potom hlasovali o návrhu jako celku. Má někdo připomínky k proceduře? I když je jednoduchá, nechám ji raději odhlasovat.

Kdo je proti?

Procedura byla schválena. Můžeme tedy přikročit k hlasování o jednotlivých návrzích. První návrh.

Stanovisko? Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Druhý návrh.